Ten Ústavní soud to řekl naprosto jasně. Odměna se dostavila během pár minut. Děkuji. Ještě upřesnění omluvy, která došla. Pan poslanec Igor Hendrych upřesňuje, že se omlouval dnes ráno od sedmi do devíti hodin. Tak abychom to měli přesně.

Je to opravdu nezvyklé, ale budu benevolence sama.

Já chci jenom říct, že každý zákon, který tady přijímáme, tak by měl projít nějakou demokratickou diskusí, to je podstata legitimity toho parlamentního postupu, té procedury. To je taky podstata toho, aby to tam případně mohl zkoumat ten Ústavní soud, že může vlastně znát názory těch stran. On to tady v podstatě dobře říkal myslím kolega Kolovratník: tak jsem si za expertné někoho najal, mám tady připravené podklady, a vůbec jsem nepřišel na řadu.

Takže dobrý večer, vážení spoluobčané, dámy a pánové. No, já jsem se těšil, že budu první, ale byla tady dvě vystoupení. My tady máme novou totalitu. Já jsem se dneska ráno omylem díval na ČT24 a to je samozřejmě provládní televize.

No protože zkrátka ti oligarchové dali jednoznačný pokyn.

Tak neuvěřitelný.

Takže Česká televize ignoruje Babiše. Je to uvěřitelné.

Protože tam chodí nějaký nezávislý.